Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pardon, pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče. Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Možná že se usmíváte, proč zrovna teď já. Ta situace není vůbec jednoduchá.

To všichni víme. Ale já jsem tady z jednoho prostého důvodu že se vrátím do minulého volebního období. Jak říkal pan ministr naprosto správně, tak reforma nebo reorganizace policie se chystá několik let.

Čili já jsem přesvědčen o tom, že reformu policie musí dělat ministr vnitra s policejním prezidentem. Ale musí ji dělat tak, aby to mělo, slušně řečeno, štábní kulturu. Jestliže máme z roku 2013 pokyn policejního prezidenta a teď si můžete doložit, kdo byl policejním prezidentem č. 103, kde je naprosto jasně vymezeno, jak se všechny tyto útvary mají chovat a co mají vyšetřovat tam je to naprosto jasně napsáno.

Ale toho já se bojím. Já nechci tady mít žádnou kontrolu policistů, kteří vyšetřují a pracují slušně a poctivě. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli. Děkuji panu poslanci Štětinovi. Není tomu tak. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil několik drobností k tomu, co tady proběhlo. Pan poslanec Chalupa vystoupil s několika tématy. V podstatě pokračoval v debatě, která začala již na výboru pro bezpečnost, přes reformu policie, přes vyšetřovací komisi. Tam ten jeho podnět skutečně přišel už šestnáctého, ale vysvětlili jsme si, proč nebyl zodpovězen. Doufám, že to na výboru stačilo. Co se týče doplnění paní poslankyně Válkové, tam bych doporučoval, abychom to vzali za základ toho usnesení tak, abychom jej doplnili už rovnou. Co se týče ještě pana poslance Chalupy, který říkal, že je možné šetřit reformu několik let zpět. Domnívám se, že to skutečně takto možné v rámci toho zadání bude.

Takže může vyšetřovat, jak daleko chce, ale musí to stihnout zpracovat do konce října. Chtěl bych se zastat také pana poslance Pelikána. Pan poslanec Korte říkal, že by měl odstoupit. Já, pokud jsem tu situaci sledoval, pan ministr Pelikán nikdy neříkal, že odstoupí. Pouze říkal, že to zváží, a to nepochybně udělal. O odstoupení mluvil nějaký jiný ministr tedy o odstoupení pana Pelikána. Takže prosím to nesměšujme. Co se týče pana ministra Chovance, který vystupoval ve věci projednávání reformy na výboru pro bezpečnost, tam bych chtěl jenom vysvětlit, že pan poslanec Chalupa byl omluven ze zdravotních důvodů, takže nebyl přítomen té debatě. A skutečně, byť výbor pro bezpečnost vyjádřil poměrně silné výhrady k té reformě, tak jak byla předložena, přesto jsme se shodli většinově na tom, že je v kompetenci policejního prezidenta a ministra vnitra a oni za to také nesou zcela jasně danou odpovědnost. Tak to je, co se týče výhrad, které v průběhu jednání zazněly. Děkuji panu poslanci Váňovi za jeho závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan poslanec Váňa. Dovolím si tedy přihlásit se k předloženému usnesení ve znění pozměňovacího návrhu paní poslankyně Válkové, jestli je to takto možné. Pokud by nebyla žádná námitka, pak tedy se jedná, jenom pro upřesnění, o návrh usnesení, tak jak jej máte na svých stolech, doplněný v bodě I prověření činnosti příslušníků Policejního prezídia Policie České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci věta dále pokračuje. Aby bylo jasné, že se nevyšetřuje instituce, nýbrž konkrétní osoby. Takže místo Vrchního státního zastupitelství v Olomouci bude státním zástupcům v Olomouci. Státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Pan poslanec Chalupa. Děkuji za slovo.